To je asi veškerá informace, kterou vám k tomu mohu podat. Ověřoval jsem si to u pana ministra vnitra, zdali šlo o některý z těchto programů, který souvisí s řešením migrační krize, a pan ministr vnitra mě ujistil, že o takový program nešlo. Pan poslanec chce položit doplňující otázku.

Poprosím pana premiéra o odpověď.

Já musím říct, že nejsem vyšetřovatelem této kauzy, tzn. nebyl jsem přítomen u výslechu toho dotyčného ani u jeho zadržení. Ale mohu vám slíbit, že se obrátím písemně na pana ministra vnitra a požádám o informaci, jestli byla ověřena identita této osoby a jestli může poskytnout nějaké další doplňující informace. Pokud obdržím v této věci tyto informace, tzn. zda byla ověřena identita osoby a jestli k tomu je možné sdělit cokoli dalšího, tak bych vám potom písemně na tuto věc odpověděl. Takže ověřím další fakta, protože v tuto chvíli skutečně nemám žádné další podrobnosti k dispozici. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru, připraví se pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

Takže vás prosím o odpověď. Jak legální to byl migrant? Tedy byl to člověk, který požádal oficiálně na českém zastupitelství v nějaké zemi o azyl? Anebo to byl migrant, který o azyl požádal poté, co nelegálně překročil naše hranice nebo hranice evropského schengenského prostoru? Kdo to schválil? Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Vaše, tedy Sobotkova a Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněna? Uvědomujete si, že tím, že přijímáte do České republiky tyto migranty, tak jste de facto spolupachatelem tohoto otřesného činu? Máte vy osobně pocit, že je vše v pořádku, pane premiére, nebo že něco nebo někdo selhal? Kdo konkrétně, pane premiére? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví? Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Především chci říci, že jakákoli takováto trestná činnost je pro vládu zcela nepřijatelná. Jakékoli takovéto chování je pro vládu zcela nepřijatelné. Ať se ho dopustí kdokoli.

To je informace, kterou v tuto chvíli mohu poskytnout. Jakmile budu mít k dispozici podrobnější informace, tak určitě jsem připraven je sdělit.

Ukončí vaše vláda konečně přijímání afrických a arabských migrantů a migrantů muslimského vyznání do České republiky? Ptám se proto, že z vaší písemné odpovědi na moji minulou interpelaci vyplynulo, že vaše vláda vynakládá na trvalou integraci migrantů do České republiky miliardy korun ročně. A naposledy v září vaše vláda odsouhlasila další půlmiliardu korun na integraci dalších šesti tisíc migrantů do České republiky v následujících třech letech. Tyto peníze jsou samozřejmě na úkor peněz pro potřebné české občany. Považuji to za zcela otřesné jednání a naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, s tímto zásadně nesouhlasí.

Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji. Především chci říci, že ta čísla, která zde byla citována, jsou čísla, která jsou nereálná, protože žádný takový příliv uprchlíků do České republiky nenastal v letošním roce. A předpokládám a jsem si téměř jist, že ani nenastane příští rok. Takže ty peníze nebude nutné vynaložit a tu situaci nebude nutné řešit. Pokud jde o integraci cizinců v minulosti, týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ukrajiny, týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ruska, a týkalo se to lidí, kteří přišli z Kuby. Já jsem nezaznamenal, že by tady byl problém s lidmi, kteří tady dostali azyl z těchto regionů, a kde byly vynaloženy finanční prostředky na pomoc, podporu jejich integrace tak, aby se mohli integrovat do naší společnosti, aby si tady našli práci, aby měli šanci získat nějaké bydlení, aby získali vzdělání, resp. se naučili česky apod. Stejně tak jsme financovali pomoc našim krajanům z Ukrajiny, na to by nebylo dobré zapomínat. Ta čísla, která zde zmiňoval pan Okamura, ty peníze byly využity mj. na to, abychom se postarali o několik desítek našich krajanů, které jsme přesídlili z Ukrajiny, kteří o to požádali, a ten program naše vláda schválila. Takže já myslím, že není možné míchat hrušky s jablky, není možné tady vytvářet představu, že se tady chystá přijetí několika tisíc uprchlíků, když se nic takového v České republice nechystá a chystat nebude. V médiích se píše celá řada věcí, jsou tam různé výroky, řada z nich je potom posléze dementována, řada věcí může být zkreslena. Takže já jsem dnes obdržel interpelace v této věci, obrátím se na ministra vnitra, požádám o sdělení, jaká tedy byla identita toho člověka, jaký je jeho status tady v České republice, tak abych tu věc měl ověřenou, a tato informace bude poskytnuta. Děkuji, pane premiére. Dalším vylosovaným je pan poslanec Radim Fiala, který je nepřítomen, tudíž jeho interpelace propadá. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu, aby přednesl svoji interpelaci na premiéra. Připraví se pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, já jsem několikrát z vašich úst v poslední době slyšel, že vámi vedená vláda funguje skvěle a má výborné výsledky. Já vás asi nepřekvapím, že tento názor nesdílím, protože vláda se od svého založení zaměřuje na opatření proti aktivním, pracovitým, slušným lidem a neustále jim svými opatřeními, růstem byrokracie komplikuje život.